Pane zpravodaji, máte slovo.

Protože já si opravdu dobře pamatuji ten čas, kdy na začátku, před několika měsíci, za mnou přišel váš senátor, někteří vaši členové nejenom jako za člověkem, který se věnuje sociálním věcem, ale i třeba s vědomím toho, že jsem předsedou správní rady prachatického hospicu, s tím, že ten problém tady existuje, že byste ho chtěli rádi řešit, že to je apolitická záležitost a že je to nejlépe třeba řešit prostřednictvím senátního návrhu. My jsme si to prostudovali, uznali jsme, že to je apolitická záležitost a že to je třeba urychleně řešit, protože ten dvojí metr tady existuje, a proto jsme od počátku podporovali tento návrh, který prošel nějakou změnou.

Já tomu rozumím. Plyne z toho podle mě jedno doporučení. Máme tady skupinu pro práci Poslanecké sněmovny, která se zabývá jednacím řádem.

Já to sice možná trochu ironizuji, ale takto to běží.

Děkuji. Pan předseda Stanjura bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Já bych chtěl reagovat na vystoupení paní poslankyně Valachové a pana poslance Kalouska. Takže já tomu rozumím, tomu, co je sjednocovat výklad a podobně. A nejsem takový optimista jako pan poslanec Kalousek, že někdo sjednotí výklad a pak už veřejná správa postupuje podle zákona. Včera jsem navrhoval, aby se Poslanecká sněmovna zabývala problémem zajišťovacích příkazů. Tady máme evidentní porušení zákona ze strany orgánů veřejné moci, Finanční správy, a není ochota vládní koalice se tímto problémem seriózně zabývat. A přitom máme rozhodnutí nezávislých soudů, že šlo o nezákonné postupy Finanční správy. Tak mi neříkejte, že nějakým výkladem ministryně nebo šéfa Finanční správy se to sjednotí a bude dodržován zákon. A co je horšího? Stát se to může. Ale není tady ochota vypořádat se s těmi, kteří ty nezákonné kroky dělali. Prostě není tady ochota. Správně, to já vítám, to je dobře.

Ale my máme novou metodiku. Nám to nestačí, nám to připadá málo. S faktickými poznámkami budou reagovat pan předseda Kalousek a paní ministryně Schillerová. Prosím, máte slovo.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Tak jsme od poskytování dávek opět u zajišťovacích příkazů. Postopadesáté. Nicméně, omlouvám se, musím reagovat.

Co se týče dopadů a případných nároků na náhrady škody, máme tady zákon o škodě způsobené nesprávným úředním postupem, nebo nesprávným rozhodnutím orgánu veřejné správy. Já věřím, že pokud byl porušen zákon a byla způsobena škoda, bude postupováno. A já opakuji to, co jsem tady už řekla: Já si ve svém resortu pořádek udělám. Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou vystoupí nyní. Prosím, máte slovo.

Tak tady nechoďte k mikrofonu a neříkejte, že kritizuji metodiku. Klidně budu.